To znamená, tady si myslím, že ta situace je zcela pod kontrolou.

Ten výskyt je zhruba desetkrát vyšší, nicméně toto máme plně pod kontrolou, stejně a zopakuji to jako AIDS. Děkuji. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

My si to prostě potřebujeme říct. Děkujeme za tu debatu.

Děkuji vám. Děkuji, čili vyhovuji žádosti o přestávku.